Já vám děkuji. Technická poznámka. Děkuji vám. Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Havlíček, prosím. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Opět Dukovany když už vždycky teče do bot, tak vytáhneme Dukovany. Můžeme se bavit o tom, proč jsme chtěli, aby do bezpečnostního posouzení a do tendru šel i Rosatom, a my to neskrýváme.

Proč se tenkrát zrušilo Nabucco, které mělo Evropě vytvořit nezávislost nebo alespoň menší závislost na ruském plynu? Protože to Evropa nechtěla a nechtěla to mimo jiné proto, že cítila jednoduchou cestu odběru plynu, takže se vytvořila taková infrastruktura, která středoevropským zemím, jako je Česká republika, jako je Rakousko, Maďarsko, Slovensko, v podstatě nedala vůbec jinou šanci.

Proč Evropská unie tolik bojovala proti těžbě plynu v Norsku?

Máme tady studenty, kteří jsou v nějakých rodinách, existují, fungují a řeší dnes a denně problém, problém charakteru toho, že extrémně rostou ceny energií, a my jsme se tady dneska potkali proto, abychom si řekli, co s tím budeme dělat. Já jsem od vládních činitelů neslyšel jedno jediné slovo, co s tím budeme dělat. Já jsem zde záměrně v úvodu řekl ten model obnovitelných zdrojů.

Takže ten, kdo se na nás dívá, tak řekne: Výborně, tak jste si vyřídili účty, co bylo před deseti, patnácti, dvaceti lety, ale to, jak nám pomůže vláda protože my nemůžeme pomoct, my máme ruce do značné míry svázané, je to v rukou vlády a vládních poslanců tak se neřeklo vůbec nic. Zvykněme si na to, tak jako já jsem byl pranýřován, a popravdě řečeno, musel jsem s tím počítat, tak i vy budete kritizováni. Na tom nevidím nic špatného. A nemusíte brát naše rady, vůbec se tím nemusíte řídit, ale prosím, berte alespoň rady od těch, kteří jsou bezprostředně s vámi spojeni, ať už je to společnost ČEPRO, ať je to společnost MERO, ať je to státní ČEPS, tam sedí odborníci, a když si porovnáte jejich názor, tak zjistíte, že to není úplně daleko od toho, co vám zde říkáme, a nemusíme tady přes to ego si říkat: My jsme vyšli vstříc opozici.

A to jsme tady neslyšeli.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já si také musím dovolit zareagovat především na pana ministra průmyslu a obchodu. Já jsem vůbec nepochopila, k čemu mu z řad poslanců vládní koalice tleskala, protože já jsem tady jenom zaregistrovala urážky na minulou vládu. Musím říct, víte, pane ministře, máme politiky, kteří umí moc hezky mluvit a vy mluvíte srozumitelně, velmi pomalu, snažíte se to říct jednoduše ale pak je to také o té práci, o výsledcích, co ten ministr odpracuje, co dotáhne. Tak já vás v tuto chvíli vyzývám, protože nikdo tady nevystoupil s tím, jaká tedy opatření budou pro občany.

Děkuji, pane místopředsedo. No, pane ministře Síkelo, začnu pozitivně. Ano, přesně tak. Ale to bude velmi krátké.